Dal jsem vám celou sadu příkladů a vlastně ten příklad s vicepremiérem Hamáčkem, který v době, dneska už tu časovou osu máme poměrně jasně zrekonstruovanou, věděl, nebo mu minimálně nějakým způsobem bylo naznačeno, že se tady blíží poměrně velká věc, tak on prostě plnou parou vpřed stále plánoval cestu do Moskvy. Objednal si letadlo, dal instrukce velvyslancům a tak dále a tak dále. A ta otázka zní, jestli byste neměl být na ty lidi okolo vás trošku přísnější a případně z toho vyvozovat důsledky. Děkuji.

Prosím, paní poslankyně.

Je revidována?

Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.

Ano, my pracujeme.

Je to velice podrobný materiál, který analyzuje a jasně říká, jaký je plán.

Takže samozřejmě se na tom pracuje velice intenzivně. Bezvadné.

Tak samozřejmě, my na tom pracujeme.